Na krátkou dobu nezaměstnanosti má právo každý.

To je přece šílené zklamání.

Samozřejmě máme konkrétní návrhy, co s tím udělat.

To způsobuje ty obrovské problémy. Kde to jsme? Kde to jsme opravdu?

Tak jenom upozorňuji, že by bylo vhodné, kdyby předsedové poslaneckých klubů napomohli s plněním tohoto usnesení. Děkuji a prosím, máte zpět slovo.

Z toho, jak jsou přítomny osoby v sále, se domnívám, že jde o naplnění toho usnesení, pouze nesedí všichni na svých místech.

Pravda, to usnesení říká, že při projednávání o důvěře vládě mají být přítomni ministři.

Tak paní předsedkyně, prosím vás, já bych vás chtěl poprosit, abyste... Tak jak to teda je?

Pane místopředsedo, já jsem byla požádána A čeho jsem místopředseda?

Takže do té doby, než budou přítomni všichni členové vlády, vyhlašuji pětiminutovou pauzu a žádám předsedy poslaneckých klubů, aby pomohli s naplňováním tohoto usnesení. Děkuji.